Odůvodnění: Ustanovení § 262 řeší opatření proti špatnému postupu zadavatele při vypořádání námitek.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže v případě, že zahájí řízení, musí bez možnosti uvážení zrušit napadený úkon a úkony následující nebo zrušit celé zadávací řízení. Práva stěžovatele jsou přitom dostatečně zabezpečena, dokud zadavatel neodpoví na námitky, nemůže v následné osmidenní lhůtě uzavřít smlouvu. Navíc platí, že do 19 dní může ten, kdo podává námitky, podat námitky k ÚOHS. Další sněmovní dokument, nebo pozměňující návrh je uveden ve sněmovním dokumentu 3616 a jedná se o vyhrazené veřejné zakázky, kdy navrhuji nové znění § 38. Odůvodnění: Navrhované znění zachovává současnou praxi vyhrazených zakázek pouze pro dodavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců z řad zdravotně postižených. Nová směrnice unijní však podmínky pro vyhrazené zakázky rozšiřuje. Na toto rozšíření vládní návrh zatím nereflektuje. Nový odstavec 3 vychází z článku 20 evropské směrnice, který umožňuje vyhradit veřejnou zakázku pro dodavatele, kteří zaměstnávají více než 30 % osob nejenom zdravotně postižených, ale i osob znevýhodněných na trhu práce. Těmito osobami jsou ve smyslu bodu 36 preambule evropské směrnice osoby z řad nezaměstnaných, příslušníci znevýhodněných menšin nebo jinak sociálně vyloučených skupin. Cílem pozměňujícího návrhu je podpora sociálních podniků integrujících do pracovního procesu i osoby znevýhodněné. Pro vysvětlení je třeba dodat, že navrhovaný koncept vyhrazených veřejných zakázek je zcela jinou věcí než nechvalně proslulá praxe zneužívání chráněných dílen pro cenové zvýhodnění při hodnocení o 15 % v podlimitních zakázkách. Vyhrazené zakázky jsou směrnicovou úpravou, která je osvědčená a přispívá k realizaci sociální politiky veřejných zadavatelů a integraci znevýhodněných osob do pracovního procesu.

Nad rámec směrnicové úpravy ponechává tento pozměňující návrh ještě hranici 200 milionů korun u dotovaných staveb a souvisejících služeb. Navrhovaná úprava snímá z příjemců dotací obecnou povinnost zadávat dodávky, služby a podlimitní stavební práce podle zákona při zadávání dotovaných zakázek hrazených v souhrnu z více než z 50 % z veřejných zdrojů. Poskytovatel dotace však bude moci vyhradit v podmínkách dotace, že dotovaný subjekt je povinen zadávat podle zákona. Stačí, pokud odkáže na postup podle § 4 odst. 4, podle kterého bude příjemce dotace postupovat podle zákona, ačkoliv by k tomu jinak nebyl povinen.

Upravuje § 4 tak, že za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 včetně poznámek pod čarou číslo 3 a číslo 4. Odůvodnění: V rámci realizace společné zemědělské politiky jsou příjemci zemědělských dotací vystavováni široké konkurenci napříč evropským společenstvím. Ponecháním stávající úpravy dotovaného zadavatele jsou ubírány České republice jakožto členskému státu možnosti intervenovat ve prospěch zemědělců. To je vše, děkuji za pozornost a prosím o podporu mých pozměňujících návrhů. Děkuji panu poslanci Klaškovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Obsahují rovněž zdůvodnění.

Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jedná se o čtyři pozměňovací návrhy.